No ale to se nestalo. Vláda a pan premiér neustále opakují, že my jsme způsobili inflaci tím, že jsme dali lidem peníze.

To jako že když navýšíme platy, tak rohlík nebude stát tři koruny, ale deset?

Emisní povolenky, ano.

Nehorázná lež. Nemá to logiku.

No a válka na Ukrajině, ano. Takže to způsobilo inflaci.

Proč neudělala nic?

Podle mě ten problém je, že naše vláda zkrátka není schopna... není schopna a ani nechápe, že má příjmy. To je ten hlavní problém.

No, oni sami nešetří.

Takže nešetří, ale vyzývají lidi, aby šetřili. Ale kolik lidí už muselo vypovědět předčasně penzijní připojištění?

Víte, kolik stojí? Třicet sedm tisíc bez energií.

Protože samozřejmě ten rozpočet je o výdajích.

Teď to bude, nevím, 60 nebo kolik, a spoléhá se na to inkaso.

A tam se ukáže, jestli ty firmy neplatily...

Ale já mám informace, že zkrátka vláda a stát si nehorázně půjčí vlastně ty peníze, protože ty zálohy budou pravděpodobně vyšší než ve finále ta daň. No a samozřejmě že vám nezaplatí úroky!

A myslíte si, že ty firmy, které budou platit ty vysoké zálohy, a potom se zjistí, že nemají takový zisk, že jim ten stát zaplatí tu úrokovou míru? No samozřejmě jim nezaplatí!